A teď, proč já patřím k těm, kteří budou hlasovat proti pokračování do dalšího čtení toho takzvaného návrhu zákona manželství pro všechny, nebo změny občanského zákoníku: Protože vím, kolik práce je potřeba na tom odpracovat.